Začnu zdánlivě zdálky, ale pouze zdánlivě.

Veškeré rysy takového soukromníka naplňuje pan ministr kultury Herman.

ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale své radě. Rada ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale Senátu.

Od té chvíle bude fond nefunkční. Přestože na stole měl návrhy na členy fondu od příslušných profesních organizací, tyto návrhy nám zaslal do Sněmovny 22. prosince, ač musel dobře vědět, že rada do 4. dubna zvolena nebude. Příkladem nám budiž Rada fondu kultury.

Já zde prosím za klub TOP 09 a Starostové říkám, že veškerá odpovědnost za tuto situaci padá na hlavu pana ministra Hermana a jeho nečinnost, k čemuž dodávám, že tento návrh podpoříme. Děkuji. Posledním je pan poslanec Kasal. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze navrhnout stažení bodu č. 15, sněmovní tisk 270, z projednávání této schůze ve druhém a třetím čtení. Důvodem je přerušení tohoto bodu při projednávání výboru pro zdravotnictví, kde ještě není dokončeno jednání. Ano, děkuji. To byly zatím všechny přihlášky k pořadu schůze.

Ještě dobrý den.

Zazněl tady návrh bodu od pana kolegy Laudáta.

V této souvislosti také vítám i to, že zahraniční výbor se bude touto otázkou na svém příštím jednání zabývat. Je to ostatně na moji žádost.

Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak se pokusím nějak uspořádat všechno, co zde padlo. Je zde pouze debata o informačním bodu.

Ptám se, pokud by to takto bylo nazváno, zda by klub TOP 09 byl ochoten akceptovat toto spojení. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to akceptuji, ovšem chtěl bych, aby tento týden tento bod začal být projednáván.

Děkuji za slovo. Chtěl bych znovu apelovat na kolegu Laudáta.

Je proti tomuto námitka?